Opět budeme hlasovat o návrhu, který zazněl.) Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

V hlasování číslo 157 bylo přihlášeno 159 poslankyň a poslanců, pro 103, proti 49. Návrh byl přijat. I tento návrh jsme vrátili navrhovateli k přepracování. Končím projednávání bodu číslo 26.